Upozorňuji, že uvedenou změnu chemického zákona měla projednávat již minulá Sněmovna. Proces schvalování byl výrazně pozdržen rozpuštěním této Sněmovny.

Podotýkám, že uvedené doporučení bylo konzultováno se Svazem chemického průmyslu. Děkuji panu poslanci za jeho zpravodajskou zprávu. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu a prosím, jeli zájem o závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

V takovémto případě lze podle § 90 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhnout v podrobné rozpravě opravu legislativně technických chyb.

To je věc, kterou bychom měli projednat v podrobné rozpravě. Prosím, dám vám pak slovo v podrobné rozpravě. Vzhledem k tomu, že nebyla vznesena námitka proti postupu, to je schválení zákona podle § 90, nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu tedy návrh usnesení a zároveň přivolávám naše kolegy z předsálí.